Takže jsme vymysleli aspoň to, jakým způsobem zlepšit výklad situace pro sportovce, protože to, že se potkají dva na hřišti, neznamená, že v celém tom klubu mohou být jenom dva lidé. Proto jsme právě s představiteli sportovních svazů vymysleli takové to složitější doporučení, které možná někdo vnímal za velmi komplikované, dokonce možná i úsměvné, jak nový pan ministr vymýšlí různé komplikované situace.

Já myslím a viděl jsem i videa že to celkem dobře funguje a že se s tím všichni sportovci popasovali tak, jak by to bylo možné, dokonce tento model umožňuje si i třeba zahrát tenis, takže to není zase tak úplně omezující. Samozřejmě že některé sporty prostě hrát nejde, nemůžete si zahrát zápas, ale to ani nechceme kdyby někdo hrál ragby, tak tam ten kontakt je velmi těsný, navíc všechno je bez roušek, takže epidemiologicky opravdu závažné. Takže to byla tato situace, která nás vedla k tomu, abychom zbytečně nezhoršovali epidemiologickou situaci.

Naším cílem je stále rozšiřovat možnosti, a hlavně rychlost očkování.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, vážený pane ministře, děkuji, že jste se dnes dostavili, a já si to dovolím nejdřív uvést, co nás motivovalo k tomu, abychom tento bod navrhli.

Ale musím říci, že to, co zmínil pan ministr, je v tom rozsahu, že to stěžejní opatření schválil vydal předchozí pan ministr, pravda, nicméně mám za to, že personální výměnou zkrátka nemůže tratit a nemůže za ni být odpovědný občan, veřejnost.

Tak například podle mého právního názoru toto nepostihuje rodinné akce.